Když se podívám na tu tabuli vlevo nebo vpravo, to je jedno, bod 2, vyšetřovací komise Česká pošta, já to nebudu brát kolegyni Havlové, ona se určitě ozve, až na tento bod dojde. Slyšel jsem tady několikrát padni komu padni, tak já doufám, že to bude platit, až dojdeme na ty vyšetřovací komise. Až moje kolegyně Olga Havlová tady zmíní vyšetřovací komisi D47, která jedenáct měsíců nevyšetřuje. Protože to bude asi podmínka našeho klubu, že my tuto komisi podpoříme pouze tehdy, pokud uvedete konečně v život komisi k D47.

Děkuji, pane předsedající. Já mám dvě poznámky. První poznámka, chtěl bych osvěžit paměť panu předsedovi poslaneckého klubu ANO 2011 prostřednictvím vás, pane předsedající.

Děkuji. Děkuji panu poslanci Seďovi. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Bohužel. To přijde, no.

Rozumím všem stranám, které tady vystupují, ať už minulé, nebo současné. Tak proč tedy o situaci v České poště jednalo předsednictvo Bezpečnostní rady státu? To je poměrně zásadní informace.

Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi. Nyní s faktickou poznámkou nejprve pan poslanec Svoboda, po něm pan poslanec Bendl, po něm pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Benda. Pan poslanec Svoboda, prosím o jeho faktickou poznámku.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo.

A tomu rozumím, to má fungovat. Ale aby takový institut mohl vzniknout, musím já jako poslanec vědět